A kritika, kterou také už znám nějakých deset patnáct let, jeden z argumentů proti je, že tento speciální postup přináší agendu navíc, která bude mít náklady, bude obtěžovat. Někteří používají až expresivních výrazů, že je to buzerace chudáků, kteří se domohli klopotně nějakého majetku a teď mají vyplňovat nějaký papír.

Řekněme skromný odhad 50 tisíc.

To by samozřejmě znamenalo možná přijímat lidi navíc.

Pochopitelně daňové úniky jsou důležité, takže nějaký náklad tímto směrem je reálný, ale je otázka, jestli projekt, tak jak ho znají v některých zemích, je dostatečně efektivní.

Je to nastaveno, a zopakuji, mohli jste si to samozřejmě přečíst v důvodové zprávě, je to nastaveno tak, že pro povinné fyzické osoby je navržena hranice desetimilionová, což je číslo, o kterém, pokud vím, uvažuje i vládní návrh. Jsou tam i právnické osoby. A vím, že k zavedení této povinnosti, byť už to bylo jak za Masaryka, tak za Kočárníka, jsou výhrady zejména z oblasti představitelů zaměstnavatelských a podnikatelských, ale právě když tam zrušíme právnické osoby, tak vlastně vytvoříme jeden kanál, kterým lze unikat a obcházet ten systém, který by měl dopadat plošně nejenom na osoby veřejně činné, ale na různé bratrance, sestřenice a různé spřátelené osoby, které by pak vesele mohly hromadit majetek sporným způsobem i nadále. Čili to je základní parametr a základní rozdíl oproti tomu, co se diskutuje někde jinde. Je jasné, že tam musí být vymezený majetek, v zákoně jste si mohli přečíst, že je vymezen negativně. Jinými slovy řečeno, je tam konkrétní výčet majetku, který je osvobozen. Neříkám, že ten seznam je dokonalý či vyčerpávající.

Povinnost bez sankce je samozřejmě bezzubá, takže je jasné, že dát příslušné prohlášení či přiznání by mělo být pod sankcí.

Co je ještě důležité, abych v tomto úvodním slově zmínil, tak je vládní stanovisko. Máte, přečetli jste, seznámili jste se.

Ale řekněme si rovnou, že pokud se diskutuje o prohlášení k majetku, které se objevuje v daňovém řádu, tak to je trošku jiný instrument. A rovněž je pravdou, že daňový řád je norma, která by k tomuto speciálnímu zákonu vlastně měla mít pouze subsidiární charakter. Připouštím, že to může mít legislativní nedostatky. Koneckonců vládní legislativci mají daleko větší kapacitu, ale tyto nedostatky myslím, že jsou řešitelné, a pokud se uvažuje, že by i tento zákon se dal nějak obejít, já si myslím, že každý zákon má toto riziko, tak řekněme v čem a případnou dírečku, pokud ji najdeme, ucpěme v další práci nad dokumentem. My jsme tento návrh aktuálně zpracovali, protože už jsme tady poněkolikáté, jsme ho zpracovali loni v létě. Myslím, že to byl červen. Uběhlo nějakých patnáct šestnáct měsíců.

A já si myslím, že pokud se blíží okamžik, kdy se dočkáme vládního návrhu majetkových přiznání, tak že by klidně tyto normy mohly existovat vedle sebe. Nevím, jak se nakonec zadaří. Všiml jsem si, že na podzim, myslím v září nebo kdy, byly prezentovány principy vládního návrhu a pak někdy od listopadu šel tento návrh tzv. vnějším připomínkovým řízením.

To je, myslím, asi to hlavní, co jsem v úvodu chtěl říct. Těším se samozřejmě na vaši diskusi, ale nevolám po milosrdenství, volám po rozvaze.

Vůle diskutovat byla i v různých koaličních a politických poměrech. Zkusme diskutovat i tentokrát, a i když je mi jasné, že ty klasické ryze liberální pravicové výhrady uslyším znovu, o tom, jak trpí nevinní atd., tak přece jenom si myslím, že je nad čím diskutovat, a opravdu bych byl rád, kdybyste tomu věnovali pozornost a pustili to do druhého čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Dolejšovi.